Druhý návrh, dotace do Státního fondu dopravní infrastruktury. Už jsem řekl, budu korektní a nebudu zde schválně dlouze mluvit, abych neporušil jednací řád, abych neříkal to, co bych měl říkat až v tom samotném bodu, ale musím se tu na chvíli zastavit.

Ale bohužel, ty 3 miliardy, to není vše. Ono těch snížení je tam mnohem více.

A já tady chci odůvodnit ten svůj návrh, že ho považuji opravdu za kompromisní a rozumný. Nenavrhuji někde ubrat a změnit v rozpočtu celých 7,5 miliard nebo 9 nebo těch 11, pouze bych rád, a snažím se, vrátit tam alespoň ty původní 3 miliardy na položce Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury, opět oproti obsluze státního dluhu. Takže pouze 3 miliardy bych rád navrhl. A proč to dělám? Připomenu asi ty největší, nejkřiklavější momenty, které opravdu hrozí a kterých se bojíme.

Je to zvýšení bezpečnosti. Připomínám, a teď se obracím na vás, koaliční poslance tady ze středních Čech a z Kladenska, trať na Kladno, ta koncová část Kladno Kladno Ostrovec za 4 miliardy už má otevřené přes měsíc obálky, soutěž běží do finále, zatím na ni nejsou nalezeny v rozpočtu prostředky a budou tam chybět. Jsou to tedy v uvozovkách pouze 3 miliardy, pane ministře financí, prostřednictvím pana předsedajícího, na úkor obsluhy státního dluhu. Budu optimistou a budu doufat, že aspoň někteří z poslanců, kteří v mém vystoupení viděli dopravní akce, které se právě jich týkají, tak že bych třeba mohl najít vaši podporu. Děkuji za pozornost. To byl pan poslanec Kolovratník.

Vezměme si, v jakém stavu je naše kritická infrastruktura a jaké nebezpečí nám v současném konfliktu také hrozí.

A já se domnívám, že i vzhledem k předsednictví jsem vybral kapitolu, která výrazně nějakým způsobem nepoškozuje státní rozpočet, ale vlastně má i souvislost, protože pokud budeme předsedat Evropské unii, tak bychom měli mít i tuto obranu zajištěnou.

Proto vás prosím i přesto, že máte většinu, zvažte podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji. Pane poslanče, prosím. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, milí občané, dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem našeho poslaneckého klubu. Předně je poněkud nepatřičné, když se podíváme na toto dohadování o jednotlivých částkách ve státním rozpočtu v dobách, kdy za hranicemi našich nejbližších sousedů dopadají bomby, tak všechny ty starosti, které tady řešíme, se můžou zdát poněkud malicherné. Je jasné, že státní rozpočet potřebujeme, aby státní orgány nefungovaly v provizoriu, a zejména abychom měli adekvátní a pevný základ na naši reakci na Putinovu invazi a na další výzvy, se kterými se musíme vypořádat. Návrh rozpočtu, který předkládá naše koalice, byl připraven před válkou a je jasné, že nezahrnuje změny zákonů, a to s tím, že ho předkládáme i se všemi těmi nedostatky, které bohužel vidíme v současném nastavení některých daňových záležitostí, včetně toho, jakým způsobem a v jak vysoké míře zdaňujeme v České republice práci versus majetek, a všechny tyto záležitosti se nepochybně promítnou do rozpočtových opatření, která výrazně pozmění výslednou podobu státního rozpočtu. Takže i když se teď bavíme o řadě pozměňovacích návrhů, je velmi těžké z Poslanecké sněmovny určovat konkrétní podobu státního rozpočtu, když vláda musí reagovat na řadu operativních zájmů a kde je mnohem lepší, abychom to rozhodli v okamžiku, kdy budeme mít veškeré informace k dispozici, než si to tady nalajnovat a pak se divit, co pro nás realita připraví. Samozřejmě, je tady i řada vyhlášených výzev, které vláda musí převzít od předchozí vlády, kde je potřeba navázat i se všemi nedostatky nebo výhradami, které k tomu můžeme mít. To podstatné ale, na čem se shodujeme, je, že státní rozpočet, jak je koaličně předložen, má schodek 280 miliard korun a v tom máme v koalici jednotu, že chceme, aby se snížil schodek státního rozpočtu.

Tato vláda je mnohem zodpovědnější než předchozí vláda, která předložila státní rozpočet s návrhem schodku 376 miliard korun. To znamená, že chtěla zadlužit naše občany o 10 000 korun navíc. Myslíme si, že tento úspornější návrh povede k tomu, že stát bude pod tlakem ve svém chodu hledat úspory, což jsme ostatně i v koaličně dohodnutých návrzích sami ukázali, že se týká i Poslanecké sněmovny i nejvyšších představitelů tohoto státu a také že nižší schodek nám dá možnost lépe reagovat na výzvy, které budou přicházet. Ukázalo se to jako velmi prozíravé zejména v souvislosti s válkou na Ukrajině, kde teď jsme skutečně připraveni, jsou tam připraveny rezervy a možnosti, kterými můžeme dále reagovat na budoucí situaci, což by nebylo možné, kdybychom se více zadlužovali. Menší zadlužování znamená menší úrok, menší tlak na roztáčení kol inflace a také větší důvěru mezinárodních trhů ve stát. Populistickou kritiku, která jedním dechem volá po větším rozdávání i větších úsporách, musím odmítnout.